Děkuji, pane poslanče. A poté s přednostním právem paní ministryně financí. Děkuji za slovo. Já bych rád zareagoval vaším prostřednictvím na pana poslance Jakoba. Protože byť ta čísla, která zde říkal, byla pravdivá, tak si dovolím říct, že ta interpretace byla poněkud zavádějící.

To znamená, pokud my jsme teď v situaci, kdy několik let po sobě velmi výrazně rostou reálné mzdy, tak byť rostou nominálně i důchody, tak to procentuální navýšení prostě je tam menší.

Prostě to je interpretace těch čísel. Tak já jenom bych si dovolil, když mám slovo, ještě se souhlasem předkladatele navrhnout zkrácení lhůty na projednání ve výborech na 13 dnů. V případě, že by byl tento návrh vetován nebo neprošel, tak alternativně na 30 dnů.

Ano.

Tak děkuji za krátkou faktickou poznámku. A teď už tedy paní ministryně s přednostním právem. Tak děkuji za slovo, pane předsedo.

Oni si to pamatují. Pamatují si těch 40 korun za mého předchůdce. Je to můj předchůdce, pan exministr Kalousek, a já.

Já jsem dokonce v sobotu byla na setkání, kde byli mimo jiné senioři, a jedna paní mi říkala, že i 7 korun, dostala dopis, že ho má schovaný. Schovaný, jak dostala za mého předchůdce, vašeho spolustraníka, valorizaci 7 korun.

Nebo 7 korun dokonce. A neříkám, že ten váš nemá relevanci. Jenom prostě nemá žádný, nic pro ně neznamená. No, padlo tady toho mnoho. Víte, jeden zásadní rozdíl.

Ty cesty jsou vždycky jenom dvě. Jedna cesta je ta, že nedáte nikomu nic a necháte v tom prostě ty lidi plácat. To se stalo tehdy. Jinak ani korunu.

Pomohli jsme ekonomice.

To nějak nejde dohromady. A když jsem vás tady několikrát vyzývala a ukazovala jsem: pojďte sem, k tomu stolku, a řekněte, kde chcete uspořit, tak jsem slyšela: propustíme teď to zase říkáte, ty volební programy propustíme 13 tisíc úředníků.

Že prostě tím nic nezískáte?

Já studuju teď programy vaše a jsem opravdu z toho zhrozená. Z toho, co tam plánujete za brutální, brutální škrty. Prostě vy jste se nepoučili. Vy chcete znovu jít stejnou cestou jako před těmi dvanácti, nebo patnácti nebo kolik to je lety. Ne stimulovat ekonomiku.

Opírám se o ně, protože to jsou fakta. Kdy jindy, než když firmy omezují soukromé investice, kdy se snaží šetřit?